Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já rozumím tomu, že ve stávajícím systému konstrukce příspěvku na bydlení je obtížné stíhat ty termíny v kratším termínu než ke konci července, ale myslím si, že je namístě, aby vláda využila ty dva nebo tři měsíce, které tady nabízíme, k tomu, aby skutečně zreformovala ten systém a začala ty příspěvky vyplácet výrazně operativněji.

Já si myslím, že aby to opatření bylo proporcionální, tak má skutečně trvat po tu nejkratší možnou dobu, kdy stát zvládne zreformovat tu výplatu, nebo vyplatí nějakou jednorázovou dávku. Tomáš Martínek vám navrhl elegantní řešení, jak vyplácet třikrát 11 tisíc s poměrně malými náklady na straně státu, protože se to vykompenzuje pro příští rok pro drtivou většinu poplatníků a je to plošné.

Těch možností máte dostatek. Musí tam být nějaká proporce. V případě, že to bude do května, nejpozději do června, já pro to hlasovat budu, ale o tom vládním návrhu mám vážné pochybnosti. Děkuji za pozornost. Děkuji a do podrobné rozpravy je ještě přihlášen pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Ještě se někdo hlásí do podrobné rozpravy prosím? Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Paní ministryně má zájem o závěrečné slovo. Prosím, paní ministryně. Já řeknu jenom jednu větu. Mě hrozně mrzí, když tady prostě poslouchám to, co tady říkáte. Zájmem vlády je ochránit lidi, aby v této těžké době neztratili domov. A jestli vám to je jedno, tak nám to jedno není! To bylo závěrečné slovo paní ministryně. S přednostním právem pan předseda Bartošek. Paní ministryně, z mých úst zde jasně zaznělo, že musíme pomoct lidem, kteří by ztratili bydlení, a není možné vytvořit armádu lidí, kteří díky tomu buď upadnou do exekuce, anebo ztratí domov a budou na ulici. To je špatné řešení. Stejně tak, jako je špatné řešení majitele nemovitostí vystavit do situace, že nedostanou nájem a oni sami se dostanou do finančních problémů, protože ten výpadek financí tam prostě s velkou pravděpodobností nastane. Není možné hledat řešení pouze pro jednu skupinu a druhou nějakým způsobem trestat. Bohužel, znovu říkám, řešení mělo přijít pro obě skupiny obyvatel, a ne trestat lidi, kteří jsou slušní a starají se. Prostě ano, mělo přijít řešení pro obě skupiny. Pan předseda Bartoš s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Může to být i závěrečné slovo.

Myslím si, že ty příklady tady byly ukázány.